Ministerstvo obrany v případě této veřejné zakázky od počátku postupovalo plně v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel zvolil zadávací postup, který plně odpovídá všem tuzemským i unijním obecně závazným předpisům, a Ministerstvo obrany je připraveno zákonnost všech kroků doložit. Ministerstvo obrany vždy řádně a včas vypořádalo podané dotazy nebo námitky společnosti Leonardo. Na všechny dotazy v rámci zadávacích řízení reagujeme.

Dále bych chtěl zareagovat konkrétně na některé věci, které tady zazněly.

Zároveň nebyl tento vrtulník, který italská strana nabízela, nikdy použit v boji. A pro úplnost, jedná se o přestavěný civilní vrtulník, který nebyl vyvíjen jako vojenský. A dále bych chtěl říct, že marketingový průzkum, který zmiňoval pan předseda, byl překonán, tak jak jsem říkal, protože byly tři, následným, dalším navazujícím průzkumem.

A rovněž by agentura neměla možnost zajistit zapojení mnou zmiňovaného obranného průmyslu České republiky, který, jak jsem říkal, činí více jak 30 % z hodnoty zakázky. To, co je vyhodnoceno jako námitka podle zákona o zadávání veřejných zakázek, jsme v zákonném termínu a chci podotknout, v zákonném termínu opravdu zodpověděli.

Já také děkuji.

A nyní pan místopředseda Filip se dále hlásí do rozpravy. Děkuji, pane předsedající.

I za to, že to zapojení českého obranného průmyslu je zajištěno.

Pokud nemáte na to odpověď, já budu muset navrhnout odmítnutí vaší odpovědi.

A pokud by měla být zatížena nějakou právní vadou, tak by to znamenalo pokuty, které by nebyly možné využít ani pro rozvoj našeho průmyslu, ani pro jiné účely ve státním rozpočtu. Takže tolik ode mě. Tak děkuji. Ano, pan ministr se hlásí dále do rozpravy. Samozřejmě může se přihlásit i někdo jiný. Prosím, pane ministře. Děkuji vám, pane předsedající.

Co se týče možné hrozby, nebo nějakého podání žaloby. Tady jsem naprosto, si myslím, odpověděl v tom duchu jsme připraveni, za svým postupem si jednoznačně stojíme a jsme připraveni své kroky obhájit na jakékoliv úrovni v prověřování toho našeho procesu, našeho postupu.

Tady bych chtěl podotknout, že italská strana nám za poslední čtyři roky v rámci obranného průmyslu dodává materiály a vojenské komponenty a techniku v hodnotě cca 5 mld. korun. Naopak Česká republika dává zlomek, vyváží zlomek do Itálie, což za stejnou dobu, o které jsem hovořil, činí asi půl miliardy korun. Pokud by to takto stačilo.